A dnes ráno říkal ten pan redaktor, že vlastně neměla dluhy.

Ale moje firma provozuje projekt pro veřejnost, který mi dělá radost.

Každý občan naší země se může o tom přesvědčit.

Takže to je asi všechno. A jdeme do finále, abych vás nezdržoval.

Farmu měla postavit společnost IMOBA ze skupiny Agrofert a pronajímat ji. Následně IMOBA jako alternativu zvažovala postavit kongresové centrum pro skupinu Agrofert. Ani tento záměr ekonomicky nevycházel.

Tento projekt, který se kvalifikoval pro dotaci, byl ekonomicky návratný.

Rozhodl jsem se proto, že dám rodině prostředky, aby si firmu koupila a projekt zrealizovala. Farmu Čapí hnízdo vlastnily v rozhodné době mé dvě dospělé děti a bratr mojí partnerky, který držel podíl odpovídající podílu mých dvou nezletilých dětí a mé partnerky. Jsem přesvědčený, že vlastnictví společnosti Farma Čapí hnízdo nemělo žádný dopad na získání dotace. Dokonce podle dotačních specialistů jsem já osobně a ne společnost mohl být stoprocentním akcionářem farmy. Je to nelogické, ale je to tak. Proč je to tak? No to se zeptejte Bruselu. Neměl jsem teda žádný důvod nic skrývat. Dotace byla přidělena podle platných pravidel. Nespáchal jsem žádný dotační podvod. Proč jsem nechtěl říci jména akcionářů? No protože jsem nechtěl ohrozit svoje děti.

Toto přece musí každý rodič pochopit! Já mám, pane Benda pane Bendo, prostřednictvím paní předsedající, čtyři děti jak vy, takže vy to určitě pochopíte. Protože děti jsou to nejcennější, co máme.

Jsem informován o tom, že si společnost IMOBA jako právní nástupce Farmy Čapí hnízdo nechala zpracovat k problematice udělení a čerpání dotace nezávislý znalecký posudek a kritickou nezávislou právní analýzu. S oběma dokumenty jsem byl seznámen. Mají ji k dispozici orgány činné v trestním řízení.

Na závěr bych se chtěl omluvit své rodině za všechny starosti a problémy, které vznikly díky tomu, že jsem v politice. Zároveň se omlouvám veřejnosti, že jsem se vyhýbal odpovědi na otázku, kdo jsou akcionáři farmy. Nepředpokládal jsem, že tento skvělý projekt pro veřejnost, za který by měla být v Bruselu Česká republika pochválena, bude zneužit proti mně. Takže tolik ke kauze Čapí hnízdo. Nepochybuju, že cokoliv bych dneska řekl, že štvanice na mě bude pokračovat. Pro mě by bylo nejlepší dneska rezignovat.

Ale já to neudělám, protože jsem slíbil svým voličům, že budu bojovat za náš program. Není důvod, aby naše koaliční vláda nefungovala dál. A samozřejmě to závisí na našich koaličních partnerech. Děkuju za pozornost.

Nyní tedy s přednostním právem pan poslanec Petr Fiala. Stále jsme před schválením pořadu. Připraví se pan poslanec Miroslav Kalousek. Prosím pane poslanče, máte slovo.